O omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: paní poslankyně Adamová osobní důvody, paní poslankyně Balaštíková pracovní důvody, pan místopředseda Bartošek zahraniční cesta, paní poslankyně Bohdalová zahraniční cesta, pan poslanec Černoch pracovní důvody, pan poslanec Havíř do 16. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Holík zdravotní důvody, pan poslanec Janulík do 18. hodiny pracovní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová zahraniční cesta, pan poslanec Karamazov zahraniční cesta, pan poslanec Novotný Josef pracovní důvody, pan poslanec Novotný Martin rodinné důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Opálka zdravotní důvody, paní poslankyně Semelová zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg do 19. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Vácha osobní důvody a pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Babiš pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek do 19. hodiny pracovní důvody, pan ministr Jurečka zahraniční cesta, pan ministr Pelikán pracovní důvody, pan ministr Ťok pracovní důvody, paní ministryně Valachová pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Nyní tedy je možné vystoupit k pořadu schůze. Přednostní právo pana předsedy klubu KSČM, prosím. Kolegyně, kolegové, prosím o klid a prosím, abyste se usadili. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Paní a pánové, všechny vás zdravím.

Je to bod s velmi nízkým číslem tisku.

Věřím, že dnešní den proběhne v pořádku a že se tak dostane na všechny návrhy v opozičním okénku. Přeji všem hezký den. Děkuji.

Děkuji za slovo, ctěný pane předsedo.

Mimo opoziční okénko mi dovolte, abych navrhl, aby zítra jako třetí bod v pořadí, tzn. za bodem číslo 166, byl zařazen bod vratka ze Senátu zemědělský půdní fond. V případě, že by to neprošlo, tak bych poprosil, aby vůbec bylo hlasováno o tom jako druhé hlasování, že bude zařazen na pořad této schůze, protože se jedná o vratku ze Senátu.

Jestli je to tak, bude jenom to jedno hlasování zařazení této vratky ze Senátu jako třetí bod zítra. Děkuji.

Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Věřím, že to je vzájemné. Navrhujeme v rámci opozičního okénka projednat sněmovní tisk číslo 620. Je to náš návrh zákona o referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie. Navrhujeme ho zařadit podle dohody za návrhy ostatních stran. Dneska jsme se dočetli, že Evropská komise bude prosazovat zavedení bezvízového styku s Tureckem i přesto, že Turecko neplní dohody, které byly dříve uzavřeny. My dlouhodobě říkáme, že není možné mít bezvízový styk s 75milionovou muslimskou zemí, která spolupracuje s Islámským státem. To je naprosto zásadní ohrožení bezpečnosti nejenom Evropské unie, ale i bezpečnosti naší. Druhým bodem, který nám Brusel diktuje, jsou povinné kvóty na přerozdělování imigrantů. Součástí je i návrh, že každý členský stát Evropské unie by se mohl vykoupit a za každého nepřijatého imigranta zaplatit Evropské unii v přepočtu skoro 7 milionů korun.